Prosím máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Hlasovalo 196 poslanců a poslankyň.

Potlesk máme za sebou. Já ještě s dovolením konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

Čistě z formálních důvodů bude vhodné, abychom hlasovali o vyřazení ústních interpelací, a já bych potom mohl ukončit schůzi.

Podle mě můžete konstatovat, že schůze skončila. Protože kdybychom řekli, že ve čtvrtek je schůze, tak musí být interpelace. Ale pořád trvá jednací den, který byl zahájen ve středu. Já vycházím z konzultace s organizačním odborem a s názorem legislativního odboru.

Ve čtvrtek ve 13 hodin dáte na každé schůzi hlasovat o vyřazení ústních interpelací a opozice se sem už nikdy nedostane. To opravdu vidím jako nemožné řešení. Přistupte na to, co vám doporučuje pan předseda Stanjura.

S přednostním právem pan předseda Kováčik. Já bych chtěl poděkovat, pokud tady ještě jsou zaměstnanci lékařská služba, ochranná služba a podobně všem těm, kteří naše pozdní noční zasedání zabezpečovali.

Tento spor jsme vedli v minulém období a dovedli jsme ho právě proto, abychom se nemuseli dohadovat, jestli lze, nebo nelze vyřazovat interpelace. Právě proto jsme řekli, že jednací den končí skončením toho programu a další začíná až v devět hodin ráno.